Nyní pan předseda Stanjura, připraví se pan poslanec Grospič. Prosím. Tak já použiji oblíbený argument současných vládních politiků: za to může minulá vláda. Tentokrát je to pravda. Ano, zrušili jsme to my v zákonu o obchodních korporacích. A já bych chtěl vzkázat panu poslanci Dolejšovi prostřednictvím pana řídícího, že naopak já spoléhám na to, že majitelé a management mají rozum a že vědí, jak ty firmy vést. A když se podíváte do daňových výnosů a podíváte se, jak se plnil státní rozpočet v kolonce daně z příjmů právnických osob, tak loni byl mimořádně vysoký nárůst, letos to pokračuje. A přitom v tom zákoně ta povinnost není.

To znamená, každý vlastník se sám může rozhodnout a může zaměstnancům klidně nabídnout sto procent míst v dozorčí radě. Pokud to ten konkrétní majitel či management považuje za rozumné a vhodné, tak to klidně může udělat.

Jenom bych si vyprosil, abychom neříkali, že osvícení majitelé a podobné ironické posměšky...

Takže trošku více důvěry v ty, kteří vlastní a vedou podniky. Bezesporu si to zaslouží. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Grospič. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Jestli jsem dobře rozuměl, tak bych chtěl říci, prostřednictvím, pane předsedající, vaším k panu kolegovi Faltýnkovi. Zákon o zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách fungoval téměř 22 let a fungoval bez problémů. Nebyly žádné problémy. Nebyly žádné problémy. Nevidím důvod, proč teď najednou by tady měl být nějaký bytostný zájem, že by toto přestalo existovat. Druhá poznámka, která tady zazněla. Jestli se pletu, uveďte mě na pravou míru. Ale tuším, že tady zazněl podnik Škoda. Tak bych chtěl tady uvést na pravou míru. Jedna je svým počtem marginální a druhá je vysoce rozhodující a sdružuje téměř téměř většinu zaměstnanců podniku Škoda. Obě se dohodnou. Uvedu krátký příklad.

I to je o přístupu zaměstnavatelů. Zvažte i toto prosím. Děkuji vám. S přednostním právem vystoupí pan předseda Kalousek a po něm řádně přihlášený pan poslanec Schwarz. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Koneckonců z dob, kdy jsem byl ministrem financí a předkladatel tohoto návrhu byl šéf Konfederace odborových svazů, máme mnoho vlahých vzpomínek na tuto skutečnost.

My říkáme, že ho bereme vážně, že je nezbytné domluvit se se zaměstnanci a že účast zaměstnanců v dozorčí radě posiluje pocit loajality a sounáležitosti zaměstnanců s firmou a posiluje sociální dialog. My opravdu nejsme připraveni hlasovat pro zamítnutí tohoto návrhu.

Rozhodně chceme, abychom se o něm bavili ve druhém čtení. Já vám děkuji, pane předsedo.

Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Faltýnek. Prosím. Já již nechci prodlužovat tuto debatu. Jenom jednu větu reakce na pana předsedu Schwarzenberga. Ano, v tom Rakousku, třeba Erste, má zaměstnance v dozorčí radě. Dobrovolně. Děkuji. Faktickou poznámku pan předseda Kalousek. Já vás žádám, kolegyně a kolegové, o ztišení. Zajisté, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího. My budeme také hlasovat dobrovolně. Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Schwarz. Dobré odpoledne všem, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já se tady trošku zabydlím. V Rakousku jsem byl jenom si nakoupit. Nevím, jak je to v těch společnostech. Když mám to štěstí a odvahu a v kapse nebo na účtě mám nějaký koruny, řeknu si v minulosti, že si založím firmu třeba bezpečnostní agenturu. Ta je mi moc blízká.